Chci jenom připomenout běh tohoto zákona Poslaneckou sněmovnou. On šel relativně klidně a dobře včetně prvního projednání v rozpočtovém výboru.

A to jste dneska nezvládli.

Děkuji. Připraví se pan poslanec Černoch. Děkuji. Pane místopředsedo, dámy a pánové, já skutečně jenom zopakuji to, co tady už zaznělo. Pane ministře financí a pane předsedo strany, řešte si svoje problémy skutečně jinde. Za druhé, prostě jste ten zákon vedli nešťastným způsobem. My tady skutečně nejsme od toho. Vy sám dobře víte, že když máte ve firmě jednapadesát, tak už můžete dělat prakticky téměř všechny operace. Kolik že poslanců byste potřeboval, abyste normálně řídil to, co máte, pořádně? Je to váš problém.

Nyní tedy pan poslanec Černoch. Máte slovo. Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, zaznělo to tady už několikrát. Úsvit podporuje konstruktivní návrhy. Podporuje, podpořil návrh na jednorázový příspěvek důchodcům. Ale tady došlo k něčemu, co se netýká opozičních stran. To bylo opravdu mezi vámi. Takže neříkejte, že opozice může za to, že tento návrh neprošel. Nyní tedy pan předseda Sklenák. A po něm se ještě přihlásil s přednostním právem pan předseda Kalousek. Děkuji za slovo. Skutečně se také domnívám, že není nezbytné v tuto chvíli tady vést rozpravu nad tím, co dnes proběhlo ve Sněmovně. Ale pokud už tady mí kolegové vystoupili, tak je potřeba, abych také něco řekl. My jsme přece ten zákon mohli mít už dávno schválený. A jaká byla situace? Byl tady pozměňovací návrh pana poslance Šincla, který měl podporu Sněmovny. A kdyby se bývalo tehdy hlasovalo, tak prošel pozměňovací návrh a potom by prošel zákon jako celek a měli bychom to schválené. Ale byli to právě kolegové přede mnou, kteří přišli s žádostí, že v podstatě podporují myšlenku regulovat provize zprostředkovatelů, ale ten pozměňovací návrh není úplně dokonalý, a říkali: pojďme to vrátit do druhého čtení, tam se dohodneme na znění toho pozměňovacího návrhu a pak to odhlasujeme všichni společně. My jsme na to přistoupili jako na nabídku, že jsme se chtěli chovat korektně. Na pozměňovacím návrhu jsme se dohodli. Měli jsme kladné stanovisko České národní banky, kladné stanovisko Ministerstva financí. A když se dneska hlasovalo, tak kolegové pro něj nehlasovali. Jako vy se nám divíte, že jsme se zachovali tak, jak jsme se zachovali při závěrečném hlasování? Děkuji. Děkuji za slovo a nechci dlouho zdržovat. Vláda nám sem předložila nějaký návrh, který jsme byli připraveni podpořit. Jednomyslně. Neměli jsme s tím žádný problém. Koneckonců souvisí se závazky České republiky.

My jsme byli ochotni něco podpořit, něco ne. A vy, sociální demokraté, jste řekli: My nechceme věřit vám, opozici. Nechceme věřit zločinnému Kalouskovi. Ten schválíme. Horizonty se rozjasní. Růže rozkvetou a ptáci začnou zpívat. My jsme to pochopili a nebránili jsme vám v tom. Podpořili jsme vám vrácení do druhého čtení. Vy jste si to s tím Babišem dohodli. Vy jste si rozhodli, že si to v koalici prohlasujete. A pak se nám nemůžete divit, že s tím nechceme mít nic společného.

Ono úplně stačí, pane předsedo Sklenáku prostřednictvím pana předsedajícího, že za užitečného idiota obchodních zájmů rodiny Babišovy jste vy sociální demokrati sami. To my už nemusíme. A to jste dneska dokázali.

Vzhledem k tomu, že není nikdo přihlášen dále do rozpravy, budeme pokračovat tak, jak bylo dopředu avizováno. Nejprve tedy padl procedurální návrh na vyřazení zbývajících bodů z této schůze. Eviduji žádost o vaše odhlášení, takže vás odhlásím a požádám vás o opětovné přihlášení vašimi kartami.

Kdo je proti tomuto návrhu? Je to hlasování s pořadovým číslem 80, přihlášeno je 108 poslankyň a poslanců, pro návrh 88, proti 7. Tento návrh byl přijat.